Dále je zde návrh, aby jako sedmý a osmý bod dnešního jednacího dne byly body číslo 49 a 52. I o těch budeme hlasovat jednotlivě.

Kdo je proti?

Máme hlasování 139, přítomných poslankyň a poslanců 148, pro návrh 84, návrh byl přijat.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zařazení tohoto bodu pevně na dnešní program, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku.

Je to hlasování číslo 140, přítomných poslankyň a poslanců 148, pro návrh 95, návrh byl přijat. Dále je to návrh pana poslance Tejce, který chce po již pevně zařazených bodech zařadit bod číslo 181, regulace exekucí.

Kdo je proti? Máme hlasování 141, přítomných poslankyň a poslanců je 148, pro návrh 133, návrh byl přijat.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

Další v pořadí je pan poslanec Radim Fiala, který žádá vyřadit z dnešního programu sněmovní tisk 145 z důvodu, že pan předkladatel pan poslanec Kádner je na zahraniční cestě a není přítomen. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení. Kdo je proti?

Další návrh, který zde má pan poslanec Fiala, je, aby po pevně zařazených bodech byl zařazen tisk číslo 313, bod 57. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Dále zde máme návrh pana předsedy Stanjury. Jen zde potřebuji upřesnit, protože vy jste říkal, že to chcete jako čtvrtý bod, což vzhledem k tomu, že jsme zařadili ty předchozí body pana předsedy Faltýnka tak navrhuji, aby byly zařazeny po již pevně zařazených bodech.

Dobře.

Je to hlasování číslo 145, přítomných poslankyň a poslanců 148, pro návrh 49, návrh byl zamítnut. Je zde tedy návrh, aby tento bod byl zařazen zítra jako druhý po písemných interpelacích. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 147, přítomných poslankyň a poslanců je 148, pro návrh 41, návrh byl zamítnut. V tom případě je zde druhý návrh, aby tento bod číslo 28 byl zařazen zítra jako první bod po písemných interpelacích.

Kdo je proti?

A máme zde poslední návrh a to je, aby zítra jako třetí bod byl pevně zařazen bod číslo 75 po písemných interpelacích, ano. Takže já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Máme hlasování číslo 149, přítomných poslankyň a poslanců je 149, pro tento návrh 51, návrh byl zamítnut.

No tak já také nemám rád třeba mnohé z toho, co tady prosazovaly dosavadní strany.